Děkuji vám. Já vám děkuji, pane místopředsedo.

Dobré dopoledne.

Já vám děkuji. Já bych v této fázi rád zrekapituloval, že už 16. února byl do sekretariátu předsedy Poslanecké sněmovny doručen návrh žádost pana poslance Tomia Okamury o zařazení nového bodu, tak jak jej přednesl nyní na mikrofon, týkající se ukončení vyhlášeného nouzového stavu. Stejná žádost o den později přišla i ze strany pana poslance Lubomíra Volného. Třetí žádost tohoto typu podle stejného paragrafu byla načtena nyní předsedou klubu ODS.

Je ten jednací řád v této části poněkud nedokonalý, ještě k tomu nikdy v minulosti nedošlo. Nicméně zase bychom otevírali Pandořinu skříňku, že jeden poslanec může v podstatě způsobit mimořádnou schůzi nebo zařazení bodu bez toho, aby měli ostatní možnost o tom diskutovat. Teď tu máme návrh v podstatě dvou klubů, které už dohromady dávají 40 poslanců, plus o tom bude Sněmovna jako suverén hlasovat.

Není možné, aby jeden poslanec způsobil mimořádnou schůzi. Tak jestli není námitka proti takovému postupu hlasování, pokračujeme dál v pořadu schůze. Byl přihlášen pan poslanec Volný, nebo pouze navrhl ten...

Já jsem neslyšel. Kolik minut?